Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně. Ne, není to pravda.

Já ještě chci upozornit na několik případů.

Zaplatí za léky, za potraviny. Tak si to prosím už uvědomte! Děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Ale říkat tady, že tady dáváme a rveme miliardy korun jako vláda na Ukrajinu, je nesmysl a lež.

Nelžete! Nelžete a neříkejte, že my tady dáváme nějakou pomoc na Ukrajinu, která následně vytváří to, že nepomáháme českým občanům. Pomoc této vlády vůči českým občanům za celý minulý rok je výrazně násobně větší, než byla kdy v předchozích letech.

Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Prosím, máte slovo. Děkuju.

Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Maříková. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Prosím, máte slovo. Děkuji moc. To je fakt úplně mimo.

Ukrajinští občané, uprchlíci, kteří pracují na pracovní České republiky, za loňský rok odvedli do systému veřejného zdravotního pojištění, sociálního pojištění a do oblasti daní přes 8 miliard korun.

Děkuji. Nyní s faktickou pan předseda Výborný, připraví se pan poslanec Ryba. Než dám slovo panu předsedovi, přečtu omluvu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl poprosit, abychom tady přestali šířit polopravdy, lži, abychom tady přestali obchodovat se strachem, protože to je něco, co sem nepatří. Ať už to jsou výroky o našich českých občanech, nebo o těch ukrajinských. Uvědomujete si vůbec, kolegyně, kolegové, že to jsou lidé, kteří prchají před válkou ze země, na kterou dnes a denně dopadají ruské rakety, ruské drony?

A vy si dovedete tyto věci, pomoc těmto lidem, vzít do úst a zde šířit podobné nesmysly? Prosím, nedělejme to. A velmi bych poprosil, protože projednáváme úplně jiné téma, kdybychom tuto kapitolu, která myslím nedělá čest této Sněmovně, mohli uzavřít. Pojďme se vrátit k té podrobné rozpravě, abychom ten sněmovní tisk 392 nějak rozumně dokončili. Já vám děkuji. Děkuji, pane předsedo.